Musím konstatovat, že v letošním roce žádalo předběžně o zařazení do oboru praktický lékař pro děti a dorost 84 lékařů.

A není v rozporu s žádným předpisem Evropské unie. Tedy návrh tohoto zákona si klade za cíl vrátit zpátky obor praktický lékař pro děti a dorost v co nejkratší době, tak aby nedošlo ke znevýhodnění studentů, kteří končí své studium v tomto zimním semestru, a aby nedošlo k tomu, že paradoxně máme zde dobře fungující povoz tažený dvěma koňmi, kteří pracují synergicky, praktickými lékaři pro děti a dorost a dětskými lékaři, a my ten povoz zrušíme a místo těch dvou koní, kteří pracují synergicky a ku prospěchu našich dětí, tam necháme jenom koně jednoho.

Já děkuji panu poslanci. Prosím nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Antonína.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Touto cestou jsem se dozvěděl, že jsem zpravodaj. Děkuji.

Mně připadne naprosto nesmyslné, aby se znovu oddělovaly tyto dvě složky od sebe, a jako příklad jsem uváděl svou pozici gynekologa, kdy gynekolog, který dělá v ambulanci, také dělá preventivní medicínu, porodník dělá jinou práci, a gynekolog, který operuje tumory, by měl být třetí obor. A zrovna třeba ta preventivní gynekologie a operační a porodnická gynekologie je krásný typický příklad. Naprosto nesouhlasím s tímhle tím a budu rád, když podáme veto proti devadesátce, protože minimálně by se to mělo projednat. Otevírám obecnou rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Já si jen ještě dovolím doplnit slovo zpravodaje v tom smyslu, že stanovisko vlády k tomuto návrhu je negativní.

Tak i z tohoto důvodu jménem poslaneckého klubu sociální demokracie a poslaneckého klubu ANO 2011 podávám v souladu s § 90 odst. 3 jednacího řádu námitku proti tomu, aby tento zákon byl projednán podle § 90 odst.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl podpořit návrh, který zde předkládá pan kolega Svoboda.

Myslím si, že ten obor za léta svého samostatného fungování prokázal svou životaschopnost.

To si myslím, že je naprosto špatně. A zrušila obor, který má velmi dobrý zvuk v celé Evropě.

Byl jsem účasten jednání na semináři, který se zabýval tímto oborem, a řekněme, že většina vystupujících, kteří vystoupili na tomto semináři, jednoznačně prokázala, že existence samostatného oboru je velmi dobrá. A myslím, že to byli i zástupci ze zahraničí, kteří se vyjádřili obdivně právě proto, že máme samostatný obor a máme skvělou péči o děti v terénu. Z těchto důvodů pokládám za důležité, aby i poté, co byl návrh zákona před pár týdny schválen, byl znovu otevřen a tento obor se mezi vzdělávací obory znovu vrátil. Takže proto podporuji tento návrh zákona.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu poslanci Hovorkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec David Kasal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dovolte, abych se k tomu také vyjádřil. Mě opravdu udivuje jedna záležitost.